Děkuji. Zagonguji.

Myslím si, že jsme tady už v dostatečném počtu.

Návrh byl přijat.

Tak pane poslanče, prosím, máte slovo.

A já bych vám přál, abyste jel popovídat si do zařízení, kde byl úřad ombudsmana na kontrolách, a popovídat si s vedením. A někdy ty kontroly až zavání šikanou.

Ale co je horší, že bohužel vedení toho úřadu na popud paní ombudsmanky přišlo o peníze. Nyní s faktickou poznámkou, zatím poslední přihláška, paní poslankyně Alena Gajdůšková.

Víte, že jsem dlouho byla senátorkou.

A myslím si, že my jako zákonodárný sbor bychom tuto organizaci, tuto instituci, měli podporovat, a ne její autoritu snižovat. Nyní přečtu omluvy.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, nic víc nepotřebují občané než vymahatelnou spravedlnost. Konkrétní kauzy ukazují, že před zvůlí není bezpečný fakticky nikdo bez ohledu na to, zda je bohatý, nebo chudý, zda je anonymní občan, nebo populární osobnost. Současná podoba veřejného ochránce je z toho pohledu nedostačující, protože ombudsman nemá šanci pomáhat například obětem justiční zvůle.

Rád bych zdůraznil, na úkor práv té pracující, společensky přínosné většiny. Ochrana menšin před zvůlí jakékoli většiny je naprosto legitimní.